Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvoření předpokladu pro možnost urychlené výstavby vodní infrastruktury sloužící nejen k ochraně před povodněmi, ale rovněž ke zmírnění následků sucha nebo k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu.

Tyto pozměňovací návrhy mají umožnit snadnější výstavbu zemědělských objektů nebo objektů sloužících pro zemědělské účely v nezastavěném území, které nebylo možné územně plánovací dokumentací vyloučit. Děkuji za pochopení. Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Martin Novotný. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan poslanec Václav Horáček. Kolegyně a kolegové, přihlašuji se tímto k sněmovnímu dokumentu 5921. Také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Ještě jednou dobrý večer.

Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Okleštěk. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Klaška.